Děkuji kolegovi za to, že mně umožnil vystoupit jako první. Pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové, dnešní diskuse bude relativně nestandardní.

To je potřeba, abychom si tady řekli. Já ale začnu první částí předloženého zákona, kterou jsme tu dnes měli řešit. Je to návrh, kdy Ministerstvo financí na základě projektu, který odstartovala ještě naše vláda, vláda Andreje Babiše, chce zvětšit okruh živnostníků, kteří mohou používat takzvanou paušální daň. Tito živnostníci a proto jsme kdysi za naší vlády zaváděli paušální daň nemusí řešit daňové přiznání, nemusí řešit žádné další výkazy v sociální oblasti, v oblasti zdravotního pojištění. Čili paušální daň představila naše vláda, a hlavně tedy Ministerstvo financí pod mým vedením, jako řešení pro ty, kteří se nechtějí topit v účetnictví a účetních dokladech, kteří nechtějí utrácet nemalé finanční prostředky za daňové poradce nebo účetní poradce a raději se budou věnovat tomu, co opravdu umí, tedy své profesi, nástroj, který je jednoduchý, přehledný, a hlavně funkční. Jedna platba vyřešila povinnosti k dani z příjmů, sociálnímu, zdravotnímu pojištění. Desítky tisíc živnostníků ušetřily díky naší vládní koalici ale připomínám, že tehdy to mělo širokou podporu i v tehdejší opozici finanční prostředky, ale především svůj čas.

Toto chování je samozřejmě výhodné i pro stát.

U těchto podnikatelů není co kontrolovat, jestliže nevedou účetnictví, nepodávají přiznání, tak nevidím žádný důvod, co kontrolovat, a šetří své kapacity i stát samozřejmě, který nemusí tím pádem navyšovat byrokratický aparát. To byla cesta, kterou jsme se chtěli vydat, a ta cesta samozřejmě měla několik fází a teď se nacházíme v té fázi druhé.

... právě až na hranici 2 milionů. A to se podařilo za naší vlády, já jsem byla ráda.

To se stalo, ale za mě já už jsem to tu kritizovala v prvním čtení se nastavuje pro paušální daň pro mě nesmyslně systém tří pásem.

Ovšem ani to neplatí vždy.